Přerušení zdravotní pitvy. Také výborná věc. Kdo jste sledoval, minulý týden zde bylo kolokvium, protože jistě pamatujete, byly kauzy Stodolových, byly kauzy heparinového vraha, a s novým občanským zákoníkem nám rapidně ubývá pitev jak zdravotních, tak soudních. V tomto případě nebyla nařizována soudní pitva, takže se zjišťovala pouze příčina úmrtí.

Tuto věc telefonicky oznámil policejnímu orgánu a očekával, že by měla být nařízena soudní pitva, která nejen zjistí příčinu úmrtí, ale může se vyjádřit k mechanismu vzniku jednotlivých zranění na těle poškozeného, a samozřejmě policejní orgán, nebo resp. postaru vyšetřovatel, může klást mnoho doplňujících otázek, které mohou objasnit příčinu úmrtí.

Závěr: Pochybení nadporučíka magistra, jméno, příjmení, v této souvislosti nebylo zjištěno. Sice nepodepsaný, sice na místě nezmiňovaný, ale vlastně dnes ho máme. Manipulace s trestním spisem, bod číslo 10. Ve svazku označeném číslo jedna došlo k přečíslování dokumentů, a to zařazením nové písemnosti, dokumenty nebyly ponechány v původním řazení atd.

Na místě byl hovor, dnes mají rodiče znalecký posudek v ruce, kde cca půl hodiny před nálezem těla, nalezl ho otec zemřelého, který přivolal policii, někdo manipuloval s telefonem. Došlo k aktivnímu odmítnutí dvou hovorů, tzn. ne že se telefon prozvonil a nikdo to nevzal, ale někdo ten telefon aktivně odmítl.

Co tam bylo napsáno, to já nevím, ale policejní orgán si zřejmě upravil informaci od pana profesora tak, aby mu to zapadalo do jeho postupu k tomu, aby mohl věc odložit.

Provedlo se vyšetřování, provedly se prověrky, paní ministryně správně zmínila podnět nebo vyjádření pana nejvyššího státního zástupce Zemana, který provedl prověrku skončené věci, ke které jsem mu podnět dával také já. Dospěly k závěru. Já s tím závěrem ztotožněn nejsem, myslím si, že férové by bylo dát takový spis někomu novému, kdo není zatížen tím přístupem k věci, a to ať policejní orgán, nebo státní zástupce, ať se na to podívá znovu, ale orgány činné v trestním řízení už to nechtějí protože co kdyby náhodou ten někdo nový zjistil porušení zákona? To by pak přece mohl jít za orgánem činným v trestním řízení, za policejním orgánem, za státním zástupcem vykonávajícím dozor, možná i za tím, který vykonával dohled.

Paragraf 65 odst. 1 trestního řádu říká: Mají právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky, poznámky a na vlastní náklady pořizovat jeho kopie.

V současné době mi policejní orgán, mylně aplikuje si zákon 106, odpověděl, že nejsem osobou, která má právo nahlížet do spisu podle § 65 trestního řádu. Já jsem to asi nevěděl, ale budiž panu řediteli Krajského ředitelství policie v Praze, který toto podepsal, dík, že mě na to upozornil, a že proto mi nemohou takový videozáznam vydat. Takže tato věc je dnes na Ministerstvu vnitra, kde věc jako odvolací orgán musí posoudit. Jsem zvědav, jakým způsobem to posoudí, a může se stát, že mně, který s tou věcí nemá vůbec nic společného, nejsem poškozeným, nejsem příbuzným, jen se o věc zajímám, bude muset být takový záznam vydán. Potom budu interpelovat pana ministra vnitra. Přátelé, nesvědčí to o žalostném stavu naší justice, Policie České republiky a toho, že my tu sedíme a nejsme schopni pomoci rodičům k tomu, aby se alespoň nějakým způsobem mohli dozvědět o tom, proč a za jakých okolností zemřel jejich syn?